Přitom podle projektu měla tato instituce zajišťovat trvalé uchování digitalizovaných fondů pro krajské a další knihovny v republice. Knihovníci ve svém prohlášení uvedli, že Národní knihovna ztrácí svou národní a mezinárodní prestiž. Proto se chci zeptat, jaké konkrétní kroky činíte k nápravě a zda usilujete při jednání o státním rozpočtu o navýšení finančních prostředků pro Národní knihovnu a platy zaměstnanců. Děkuji paní poslankyni. Pane ministře, jste zde dnes velmi oblíben. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, také já se vracím ke kariérnímu řádu, i když trošku z jiného úhlu pohledu. Dopředu je asi správné říci, že proto jsem ten kariérní řád četla, jako učitel bych petici nepodepsala. Protože jsem ho ale četla, tak jako poslanec pro něj hlasovat nebudu. Přitom ctím absolutně právo učitelů na nesouhlas a na petici.

Zvládnete to, i když to neprojde? Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní poslankyně, vskutku obtížná otázka. Odpovědět teď v této chvíli zaprvé... Takže předem deklarovat, že tady jako už se nějakým způsobem nakládá s prostředky jinak, nebo jinou formou, které na něj byly vyčleněny, prostě nemohu. Zadruhé musím přesto připustit jako rozumně uvažující člověk, že může nastat varianta, že kariérní řád neprojde.

V tom případě by bylo na rozhodnutí vlády, kdybych přinesl nějaký návrh při vyjednávání rozpočtu a projednávání na vládě, tak to by se vidělo.

Já se omlouvám, ale to vlastně de facto v tom kariérním řádu je. Paní poslankyně má doplňující otázku. Není to ani tak otázka jako prosba. Nevylučuji, že kariérní řád projde. Já tomu nepomohu.

Děkuji. Paní poslankyně Markéta Wernerová bude interpelovat pana ministra financí Ivana Pilného ve věci účinnosti přestupkového zákona. Prosím, paní poslankyně.

Jejich vydávání má na starosti Ministerstvo financí.

Podle mých informací nejsou nové příkazové bloky na správních orgánech k dispozici, a jak je zřejmé, už asi do soboty nebudou moci lidé, kteří se přestupku dopustí, platit pokuty na místě.

A následek? Vážený pane ministře, proč došlo ze strany vašeho ministerstva k takové liknavosti? A jak tuto situaci hodláte řešit? Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Jan Farský bude interpelovat paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci invalidního důchodu versus minimální mzdy. Prosím, pane poslanče.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si je této chyby, která zkracuje příjmy potřebným, že jste si vědoma a že tuto situaci se pokusíte, nebo dokonce napravíte. Tak jsem se chtěl zeptat, jak se od dubna loňského roku toto změnilo a jestli už lidé, kteří berou invalidní důchod a zároveň minimální mzdu, nebudou kráceni na svých příjmech. Děkuji. Pan poslanec Vladimír Koníček bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci rejstříku politických stran a hnutí. Prosím, pane poslanče.

Historii změn zveřejňovaných údajů jste opravili a je již uváděna. Bohužel jsem narazil na další problém, a to že v rejstříku nejsou uvedeny strany, které ukončily svou činnost. Unii svobody nebo Věci veřejné se vám nepodaří v rejstříku dohledat, byť podle zákona má být v rejstříku veden i záznam o ukončení činnosti. Upozorňoval jsem na to několikrát, a reakce žádná. Dohlédněte prosím, pane ministře, aby vaši podřízení dali rejstřík do souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích.